To už věřím, že se podařilo odstranit.

Jsou tu poslanci z celé České republiky a jistě někteří z vás, když zmíním nějaké okresy, třeba Jesenicko nebo Šumava, to jsou okresy, které jsou velmi velké, kde je poměrně rozptýlené osídlení a kde může být velký problém dostat se byť k jednomu voliči do vzdálené obce, kterému by ale právo volit nemělo být za žádných okolností upřeno.

Korespondenční volba je funkční model, v zahraničí funkční model.

Teď je to velmi řešené téma v rámci Spojených států amerických a je to také velké politické téma, ale my jsme udělali kompromis.

Velmi často jsou právě lidé, kteří žijí v zahraničí a organizují se například v krajanských spolcích, právě ti, kteří projevují o dění v České republice mimořádný zájem, a často větší než někteří občané, kteří žijí u nás. To je ten zájem o běh věcí veřejných, o to, jaká Česká republika bude.

Ale to si myslím, že je chybný postoj.

A on říká, je to politické rozhodnutí.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se za klub Komunistické strany Čech a Moravy i za sebe také krátce vyjádřil k předloženému návrhu zákona.

To si myslím, že ano.

Platí obecný zákon a platí zde speciální zákon, který se týká určité části, skupiny občanů. To je potřeba vnímat jako věc vysoce mimořádnou, která možná technicky zabezpečuje určité kategorii občanů, kteří by jinak spadli do té oblasti karantény a nemohli by vykonávat své volební právo, ale na druhou stranu by neměl být precedentem pro přístup k budoucím situacím v České republice a zavdávat k tomu, že bychom zde měli propříště vždycky zákony obecné a potom souběžně spuštěný nějaký volební zákon univerzální, který by říkal, jak se má postupovat v dobách pandemií či v jiných krizových situacích.

Já bych v té souvislosti také chtěl říci, že do určité míry vítám ty tři pozměňovací návrhy, které tady zatím zazněly a budou načítány, resp. jsou, protože ony vlastně dávají trošku odpověď na to, že vyčleňujeme jednu skupinu osob z oblasti karantény, a tato skupina osob by právě mohla být skupinou, která na jedné straně sice půjde vykonávat své volební právo, ale na druhé straně by mohla být za tento výkon volebního práva postižena.